Od energií se odvíjí úplně všechno. Průmysl, hospodářství, zemědělství, výroba, služby, prostě úplně všechno. Jako politici jsme povinni tyto negativní dopady minimalizovat či odstranit a občanům pomoci. Tím hlavním a rovněž tak nutným a nezbytným je odstoupení od šíleného unijního plánu Green Deal, který je mimochodem i jedním z hlavních zdrojů současné inflace. A bohužel, může být ještě hůře.

To znamená, právnickým i fyzickým osobám, to znamená, firmám i občanům, rostou náklady a poptávková inflace, která tady byla, se mění přirozeným vývojem na nákladovou a podle mého názoru bohužel bude ještě stoupat právě proto, že s ní vláda nic nedělá. Vlády většiny evropských států to chápou a činí již příslušné kroky, česká vláda ale nikoliv.

K tomu navíc svým občanům pomohla tamní vláda plošným příspěvkem odpovídajícím 2 500 korun.

Kromě elektřiny a plynu se zde snížily také sazby DPH na benzin či potraviny. Ceny energií zase zmrazilo Slovensko a Bulharsko. Slovensko dokonce na tři roky. Francie nastavila maximální zdražení energií na 4 % a přiměla státní energetickou společnost EDF, aby levně zásobovala elektřinou svoji konkurenci. Zregulovala také ceny benzinu, které by jinak vyrostly o 45 %.

Po dobu tří měsíců tak nemohou ceny benzinu, nafty překročit 480 forintů, to je zhruba 33 korun. Když budete tankovat za 33 korun, tak si to všichni uvědomíte, že vám nějaká vláda pomohla. Naše vláda nám snížila ceny o korunu pade.

Ale když se vás zeptám, jestli jste včera tankovali za 42 nebo 43, tak si to z vás nikdo nebude pamatovat.

Premiér Orbán již naznačil, že platnost stanoveného stropu pro ceny pohonných hmot se prodlouží, a nedávno se také stalo.

Naše vláda, připomínám, nedělá nic.

Ten zákon možná ve Sněmovně ještě někde v archivu leží. Později Maďarsko několik rozvodných společností zestátnilo a snížené ceny pro domácnosti od té doby zůstávají v platnosti. Tak a já se budu muset omluvit ze zbytku toho projevu a předám slovo nějakému dalšímu řečníkovi. Děkuji vám za pozornost. Hlásí se ještě někdo s přednostním právem?

A pak tu máme další oznámení, pan ministr školství Petr Gazdík ruší svoji omluvenku z dnešního dne. Tak to bychom měli omluvy a nyní již dávám slovo panu předsedovi Babišovi. Prosím. Takže dobrý den. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, nemám souvislý projev, ale budu se snažit vysvětlit některým lidem, kteří diskutují o energetické bezpečnosti a jak má všechno fungovat, jak to ve skutečnosti je. Tuto schůzi jsme svolali proto, abychom zopakovali této vládě, jakým způsobem má řešit krizi v energiích a drahé energie, a to řešení je jednoduché.